Před polední přestávkou byla přerušena podrobná rozprava a nyní budeme tedy nyní v podrobné rozpravě ke sněmovnímu tisku č. 42 pokračovat. Do podrobné rozpravy mám přihlášeného pana poslance Kalouska, pana poslance Adamce a pana poslance Foldynu.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, budu velmi stručný.

I já děkuji. Dříve, než pozvu k mikrofonu dalšího, dovolte mi načíst omluvy z dnešního jednání.

Já ho zde tedy nevidím, je přihlášen do podrobné rozpravy a taktéž je přihlášen pan poslanec Foldyna, kterého také nevidím. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já děkuji. A nyní prosím pana navrhovatele, pana poslance Farského.

Já děkuji. A již zde vidím pana poslance Foldynu. Prosím. Děkuji vám, paní předsedající, omlouvám se, stál jsem za dveřmi. To je vše, děkuji vám. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zemánka.

Já děkuji. A táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Ještě zde mám poslední výzvu pro pana poslance Adamce, který tady byl přihlášen do podrobné rozpravy a není zde. Takže je vyřízeno. Dobrá. Takže tudíž podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto zákona.